Co bylo, bylo. Vy jste přece lepší! Děkuji. Nyní prosím paní místopředsedkyně s přednostním právem. Máte slovo. Vážené paní kolegyně, vážení páni poslanci, člověk by si skutečně mohl říci to zní tak přesvědčivě, co tady hnutí ANO říká, ale vážení zástupci hnutí ANO, mýlíte se, prostě a jednoduše se pletete. My totiž se zástupci Evropské komise spíše na rozdíl od vás napřímo jednáme a máme natvrdo potvrzené, že ty miliardy eur jsou podmíněné schválením několika norem, mimo jiné také této vymahatelné novelizované podoby zákona o střetu zájmů. Takže my s Evropou napřímo jednáme, máme to potvrzené a tyhle desítky miliard korun jsou ohrožené.

To proto, abych doložila ten váš omyl. A o jaké peníze jde? Jde o 191 miliard korun. Děkuji. Nyní vystoupí tedy řádně přihlášený pan poslanec Richard Brabec a připraví se pan poslanec Josef Kott. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo nebo její zbytky, já bych se chtěl zastat paní místopředsedkyně Richterové, protože ona je asi zvyklá na svém mimořádně početném klubu takhle vystupovat a neustále něco opakovat , ale jsou mezi námi tací, kterým to stačí říct dvakrát a už to pochopíme. Ale já si myslím, že já jsem to musel říct ale myslím, že stejně to vyvolá zase stejnou reakci, takže to jenom aby se neřeklo, že o tom nehovoříme.

Ten bod samozřejmě souvisí se stávající situací a jsem přesvědčen, že je to záležitost, která velmi zajímá stovky tisíc domácností v této zemi, a úzce souvisí s tím, co se děje samozřejmě na energetickém trhu, a vychází z obrovské krize energetické, kterou prožíváme v důsledku války na Ukrajině. A to téma je téma, které bych normálně včera otevřel na interpelacích, ale protože, jak už tady bylo několikrát řečeno, byly nám odepřeny, musím ho otevřít teď.

Ale teď jsou zásadní změny v tom systému a já jsem přesvědčený, že lidi velmi zajímá, jak bude ten systém, ten program vlastně pokračovat, protože teď jsou tady stovky tisíc lidí uvrženy do nejistoty, a jsem přesvědčen, že by velmi rádi slyšeli, jak bude vláda tento systém, tento program dál podporovat.

A já jsem přesvědčen, že to je dobrý krok, pokud tady projde, protože ta novela přijde do Sněmovny, budeme se o tom bavit.

A je to téma, které znovu říkám úzce souvisí se stávající situací, je to něco, co zajímá stovky tisíc lidí, a proto se domnívám, že je důležité tady o tom hovořit.

My jsme ho v rámci Babišovy vlády potom doplnili právě tím dotačním programem, který zásadně zlepšil a řekl bych revolučním způsobem změnil vytápění českých domácností a zásadně tak zlepšil kvalitu ovzduší, což je opravdu i měřitelné, těch posledních let, kdy se naplno ten program rozjel. Takže já jsem přesvědčen, že by takováhle informace tady měla padnout, že zajímá lidi daleko víc než mnohé floskule, které jsme tady třeba ze strany koalice dneska slyšeli, a taky o tom, že tady blábolíme a říkáme tady nějaké nesmysly. A proto bych chtěl navrhnout jako první bod dnešního jednání Informaci vlády nebo případně paní ministryně Hubáčkové o pokračování dotačního programu na vytápění českých domácností.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Znovu to upřesním a budu citovat z oficiální analýzy Ministerstva spravedlnosti vymezení pojmu skutečného majitele, evidence skutečných majitelů podle české právní úpravy ve srovnání s požadavky AML směrnice.